A to je praktická věc. To není souboj koaliceopozice, to není politický problém. To přece nejsou dvě skupiny proti sobě, zaměstnavatelé, management proti zaměstnancům. Pokud to tak někde je, já to nevylučuji, tak ta firma špatně dopadne dřív nebo později. To je úplně evidentní a úplně jasné.

Naše vláda si bohužel oblíbila dotační tituly. Teď mají být jenom dva nebo tři, ale celkově desítky.

Pak do té pomoci vláda počítá i odklady a úpravy záloh daní a počítá, že to je 35 miliard. No, není to málo, ale je to jenom odklad.

To znamená, těchto 35 miliard není fér započítávat do pomoci covidu, protože ty peníze nakonec skončí ve státním rozpočtu.

Tam měl být skoro bilion a vláda se hrozně diví, že tam ty částky jsou dramaticky nižší.

Víte, v čem je problém? To není jako stát, který zatím ještě nesplatil ani korunu svého dluhu a posílá desítky miliard jenom na úroky. Takže je to racionální chování těch, kteří podnikají, kteří vědí, že například přijetí dalšího úvěru by mohlo znamenat buď v blízké, nebo střednědobé perspektivě ukončení podnikání.

Studie byla zaměřena zejména na plošnou podporu podnikatelů bez ohledu na sektor podnikání a na podporu, která byla určená na pokrytí provozních výdajů nebo živobytí. Ano, zatím byl propuštěn do druhého čtení, ještě jsme o něm nehlasovali.

Tam nepovažují podnikatele za sprosté podezřelé, kteří musí dnes a denně dokazovat, že to vlastně myslí dobře a že stát nechtějí doběhnout. Tam ta pomoc je podle mě logicky rozdělena podle propadu tržeb, což je objektivní kritérium.

Kompenzační bonus, už jsem o něm mluvil, 500 korun za den.

Vypadá to na první pohled rozumně.

Pak jsme měli program COVID Nájemné, který hradil až 50 % nájemného. Původní podmínka ovšem byla, že majitel objektu či provozovny poskytne slevu 30 %, pak by stát přidal 50, nájemce 20. Tato podmínka byla později zrušena a já bych řekl, že správně. Na těchto příkladech vám ukazuji, že vláda, ale bohužel i Sněmovna, velmi často postupovala metodou pokus a omyl. Ne, je to ještě horší. Velmi často ty oprávněné výhrady, připomínky, doplňky zazněly v debatě zejména z opozičních lavic.